Pan místopředseda vlády.

Omlouvám se, pan předseda Jurečka navrhl neveřejné jednání, takže v tom případě já zopakuji postup, který Poslanecká sněmovna má, a s přednostním právem místopředseda vlády Jan Hamáček. Děkuji.

To znamená, Sněmovna bude pracovat s utajovanými skutečnostmi. Děkuji, a prosím tedy o pozornost, protože návrh k tomuto bodu doplnil pan poslanec Marian Jurečka návrhem na konání neveřejné schůze.

Předsedající následně přeruší schůzi na nezbytně nutnou dobu pro poradu s bezpečnostním útvarem Kanceláře Poslanecké sněmovny.

Schůze je totiž zpravidla veřejná. Na návrh vlády nebo poslance se může Sněmovna usnést, že schůze nebo její část je neveřejná.

Návrh usnesení zní prosím tedy o pozornost kolegy a kolegyně, ještě před hlasováním samozřejmě, pak ho zopakuji, ale teď je to informace.

Hlásí se místopředseda vlády a ministr vnitra.

A teď je další bod, který musíme rozhodnout. Potom je otázka, kdo bude přítomen v sále.

To bychom rozhodli hlasováním. A teď je další účast dalších osob. Budeli takový návrh přednesen, zase to neobsahoval návrh, ten pozitivní, který tady byl, kdo má být přítomen.

To znamená pouze návrh, bez rozpravy se potom hlasuje.

Rozumíme si? Ptám se tedy, jestli všichni porozuměli té informaci, kterou jsem podal.

Děkuji. Kolegyně, kolegové, já se pokusím doplnit to, co tady nezaznělo v tom návrhu.